Takže prosím, abyste se znovu přihlásili. Dále zde mám omluvenku od poslankyně Moniky Jarošové od 19 hodin z pracovních důvodů. Obecnou rozpravu jsme již ukončili a nyní nás čekají závěrečná slova. Takže bych poprosil navrhovatele, pana ministra. Nebude mít závěrečné slovo. V tom případě návrhy na zamítnutí nebo vrácení nebyly, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Budeme tedy pokračovat. Takže organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Děkuji za slovo. Už není rozprava, už to nejde. Já mám pocit, že pan ministr Chvojka tu rozpravu otevřel tím, že vystoupil.

Já bych chtěl dát návrh na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na zkrácení o 53 dnů, to je na sedm dnů.

Děkuji.

Jestli by mohl někdo třeba z hnutí ANO vystoupit s tím, jak se k tomu postavili. Protože zazněly tady návrhy, že by se to dalo řešit řekněme po správněprávní stránce, že by byl vydán třeba nějaký pokyn ministra ohledně rozsahu pokuty v prvním roce nebo podobně. To je to, oč běží. Pokud budeme znát odpověď na tuto otázku, tak myslím, že podle toho se můžeme zachovat i v těch následujících hlasováních, která jsou procesní povahy. Teď poprosím, s přednostním právem pan ministr.

Sankcí je nula až 2 miliony. Kontrolní funkci má Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nikdo jiný. Takže v této chvíli, zítra ráno bude na výboru pan ředitel Blahuta.

Já nechci vykládat zákon, k tomu nejsem zplnomocněn. Nicméně prostě a jednoduše znovu opakuji, sankce je nula, a to je sankce, až 2 miliony.

Děkuji za slovo. Dovolte jenom stručnou reakci na pana ministra. Ale když tady s takovou jistotou říká: uvědomte si, že nula až dva miliony, a teď to bude záležet na tom SÚKLu, tak jsem se fakt vyděsil.